To je bohatství, které se tu tvořilo po staletí, to nevzniklo od včerejška. A myslím si, že bychom měli pečovat o to, aby mělo svoji budoucnost. A máli mít svoji budoucnost, pak musíme zachránit přítomnost.

A byla by to strašná škoda. Já si nás všechny dovolím vyzvat, abychom tu škodu pokud možno nedopustili. Avizuji tedy krátké tříbodové usnesení, o jehož podporu požádám a na které se ještě odvolám v podrobné rozpravě.

Za druhé Poslanecká sněmovna žádá ministra kultury a ministra průmyslu a obchodu, aby upravili podmínky čerpání v programu COVIDKultura tak, aby zohlednily specifika provozu kulturních institucí.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane předsedo, a prosím vás tedy, abyste se stal zpravodajem tohoto bodu. To se stalo.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené poslankyně, poslanci, vážená vládo.

Než se dostanu ke konkrétním návrhům opatření, která by této oblasti mohla pomoci, chtěl bych trochu popsat, kdo je ten subjekt podnikající v živé kultuře.

Subjekty podnikající v soukromé živé kultuře zahrnují stovky agentur, organizátorů a producentů akcí, tisíce neznámých umělců, desetitisíce lidí pracujících v technických a produkčních firmách na různých pozicích.

Jejich rodiny do toho čísla nepočítám. Všem těmto lidem vzal tento stát ze dne na den v důsledku více či méně nutných opatření proti pandemii koronaviru téměř veškeré příjmy. Připravil je však nejen o potenciální výdělky, ale zmařil jejich mnohdy několikaleté investice do kulturních projektů, které jsou jak finančního, tak i, řekněme, intelektuálního, charakteru. Nemalá část těchto investic je nenávratně ztracena, jelikož jsou v čase a místě nepřenositelné. Další část těchto projektů je sezónního charakteru, respektive jsou realizovatelné jen za určitých klimatických podmínek.

Těmto firmám a lidem stát, tedy stát, který zde my také reprezentujeme, vzal téměř veškeré příjmy na celý rok, možná i na delší dobu. Do této chvíle pro ně v podstatě nic neudělal. Přitom v uplynulých letech odváděli na DPH, dani z příjmu, odvodech za zaměstnance, místních poplatcích a zprostředkovaně i na spotřebních daních desítky miliard korun ročně do veřejných rozpočtů, aniž by po státu cokoliv chtěli.

To je určitě pravda.

Musíme si ale hradit veškeré osobní náklady, hypotéky, provozovat regionální poslanecké kanceláře, platit asistenty, expertizy, setkávat se s voliči. A jestli na to nemáme?

A podobně jsou na tom soukromí podnikatelé i v živé kultuře.

Občas také slyším, že by tito lidé z kultury měli jít dělat něco jiného, třeba na pole nebo na stavbu. Když pominu skutečnost, že podle zákonů této země není možné zítra propustit všechny zaměstnance, ukončit úvěry a vypovědět nájemní smlouvy, tak bych uvedl ještě následující srovnání.

Jedná se prostě o odborné profese často vyžadující mnohaletou praxi, vzdělání a různé certifikáty. Pokud tito lidé se svou profesí v oblasti kultury definitivně skončí a je lhostejné, zda je umělecká, organizační, či technická tak se k ní jen těžko budou vracet. A to bude znamenat naprosto nedozírné následky pro celou oblast kultury.

Situace byla na pováženou již před touto koronakrizí.

A to by byla veliká škoda, jelikož náš národ a náš jazyk v minulosti přežil různá úskalí, útlak, okupace a krize právě mimo jiné díky kultuře v prostředí malých měst a venkova.